Ušetřila peníze na chod státu ne tím, že sebere peníze seniorům, zdravotníkům, hasičům, policistům, osobám samostatně výdělečně činným, těm, kteří zachraňují životy, těm, kteří pečují. Je potřeba šetřit na provozu zbytečných úřadů.

Tedy strany, které se dle aktuálních průzkumů do této ctěné Sněmovny zatím nedostanou, pokud budou kandidovat samy. I když on jim to pan Rychetský vlastně zařídil tak, že pokud se dají dohromady, tak to zvládnou. Využila potenciálu svých státních firem pro snížení schodku státního rozpočtu. A teprve až v této situaci zjistí, že je to málo, ale věřte mi, že by to na řešení současné situace bohatě stačilo, tak pak zahajme širokou diskusi, jejímž výsledkem budou dlouhodobé a systémové změny. Protože pokud silou protlačíte to, co tu dnes navrhujete, věřte, že to nepřežije více než jedno volební období. Dámy a pánové, vaše důchodová reforma, daňové balíčky a další finanční kutilství bez návaznosti na poradenské ekonomické skupiny, které jste si dokonce sami k tomuto účelu zřídili, budou pro příští vládu a upřímně doufám, že vy už v ní nebudete prvořadým závazkem na změnu přesně podle pravidel, která jsem tady před chvílí zmínil. Diskuse, dohoda, shoda.

Myslete prosím na naše seniory a stáhněte tuto nesmyslnou novelu. Děkuji za pozornost. S přednostním právem se nyní přihlásil pan ministr Síkela.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych si dovolil jenom drobně opravit pana poslance Marka Nováka, který v úvodu svého příspěvku kritizoval ministra pro evropské záležitosti za to, že dva a půl roku, za dva a půl roku pouze dvakrát navštívil europoslance, aby se jich na něco zeptal.

Nevím, jestli vám to špatně napsali, nebo jste to špatně přečetl. Opravte si to prosím. Prostřednictvím předsedající. Já děkuji panu ministru za upřesnění.

A ano, je to rok a půl, omlouvám se za ten dvaapůlrok, nicméně trvám si na tom dvakrát.

Já děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem opravdu očekávala, pane ministře... Mohu prostřednictvím?

Ale ve finále to jenom jste upřesnil čas.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych svůj příspěvek uvedla jednou citací.